Občané nemají peníze! Občanům nepomáháte, jsou v zoufalé situaci, miliony občanů jste uvedli do chudoby kvůli neschopnosti a nekompetentnosti vlády Petra Fialy, tisíce firem mají existenční problémy, krachují, hrozí propouštění, hrozí stoupající nezaměstnanost a vládní koalice Petra Fialy, premiér Petr Fiala je v čele z ODS, tak vy tady si protlačujete zákon a dnes si ho podle všeho na sílu prohlasujete tady ve Sněmovně, že si budou moci vaši ministři brát neomezený počet politických trafikantů, politických náměstků, vašich spolustraníků, na ministerstva za 100 až 150 tisíc měsíčně, zatímco do současné doby to bylo omezeno pouze na dva politické náměstky na ministra.

Jasně, to se týká ještě dalších let, ale už na to upozorňuju.

Desítky miliard z veřejných peněz! Zadlužení na generace hrozí skutečně, jestli takhle se bude pokračovat, a vy to máte v tom rozpočtovém výhledu, že chcete Českou republiku zadlužit až bilionem korun za vaše volební období, více než bilionem korun. Hrozí krach České republiky kvůli vaší vládě! Hrozí to, že nebude na důchody, nebude na základní sociální zabezpečení občanů České republiky, nebudou peníze na zdravotnictví kvůli vaší vládě. Ale do toho všeho vy tady prosazujete novelu služebního zákona, kde si tady nově, nově si tady chcete uzákonit, a vy si to protlačíte nakonec dneska přes náš odpor, že budete moct mít neomezený počet náměstků z řad vašich spolustraníků, politických náměstků za 100 až 150 tisíc korun měsíčně.

Vy jste škůdci České republiky a musíte odejít. My vás musíme politicky odstranit, politicky vás musíme odstranit, a vyzývám také občany, aby už nemlčeli k té vaší neskutečné aroganci, kterou tady předvádíte.

Takže to můžou být dohromady i stovky zbytečných vládních politických kamarádů navíc, které tam upíchnete na ministerstvech a zaměstnáte si je a vše zaplatí občané ze svých daní. Já myslím, že z toho už musí být mnoha slušným občanům opravdu šoufl, co předvádí vaše vládní koalice. A vám to nestačí. Vám ubyly mandáty v právě skončených komunálních volbách, všem vládním stranám razantně ubyl počet mandátů, nejvíce právě hnutí STAN. Naopak SPD násobně narostl počet mandátů, takže je zcela jasné, že politika SPD si v tuto chvíli získává vzrůstající podporu občanů České republiky. Protože tady máme služební zákon. Je to sice poslanecký návrh, ale v podstatě spadá pod ministra vnitra Víta Rakušana. No, chápu, že to je poslanecký návrh.

To znamená, máme tady ministra vnitra za hnutí STAN, který vůbec nemá čas vlastně řešit problémy českých občanů. Migrace, organizovaný zločin, politické trafiky, to je Ministerstvo vnitra pod hnutím STAN Víta Rakušana. A ta migrace, dneska to eskaluje zase, eskaluje to dnes, včera, už několik měsíců. My jsme na to upozorňovali ministra vnitra Rakušana, že to má řešit. Opakovaně jsme tady jako SPD navrhovali bod, aby se vláda věnovala migrační krizi a blížící se migrační krizi, jsem říkal. A všechno je to plná odpovědnost nejenom ministra vnitra Víta Rakušana, ale hlavně celé pětikoalice Petra Fialy, protože vy se tady zabýváte tím, abyste měli více politických trafik, abyste tady stovky vašich spolustraníků, až stovky třeba, protože vy máte neomezený počet si tam dáváte, ničím neomezený je upíchli do státní správy, a úplně kašlete na občany.

Občané jsou úplně zoufalí u nás na Moravě.